Dnes odpoledne budeme jednat o reorganizaci, o sloučení dvou útvarů.

Chybí 347 policistů. Služby, která může mít hodně práce v případě problémů s migrační krizí. A teď jaké jsou důvody odchodů a jak nám policisté ve službě vydrží.

Když se zeptáte těchto policistů, i těch, kteří odcházejí po, proč odcházejí, když je to taková perspektiva a jsou tu ty bonusy, o kterých jsme zde třeba hovořili včera v porovnání se strážníky městské policie, tak vám odpovědí: Nejsem už u policie rád. A nechtějte slyšet, o čem se mluví dále.

Jaká to jsou čísla, zase nechám na vašem zhodnocení.